Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Děkuji, pane poslanče.

Pane ministře, pokud jste dobrovolně na dva dny přijal funkci ministra pro ohýbání legislativy, zůstaňte u toho, nesnažte se být naším mluvčím, a už vůbec nejste věštec, abyste věděl, co jsme chtěli říct, a bylo nám to znemožněno! Držte se toho, co vám jde, a to je to ohýbání legislativy!

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane ministře.

Prosím, máte slovo, pane ministře. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já si dovolím zareagovat na dvě záležitosti.

Takto parlamentní demokracie nemůže fungovat!

Toto se tady stalo.

Pro určení konkrétních parametrů zvýšení důchodů proto platí odst. 16, podle něhož zvýšení důchodů stanoví prováděcí právní předpis.

Děkuji, pane ministře. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Volný, připraví se pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

Opravdu, kolegové, buďte korektní!

Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí s faktickou pan předseda Michálek.

Pane předsedo, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak říkal pan Feranec, že tady nemáte možnost vystupovat? A každý měl možnost se k tomu vyjádřit, k záležitosti, která ani není samostatným bodem pořadu jednání. A to, že se nemůžete vyjádřit jedním způsobem, jste si způsobili sami tím, že jste nahlásili rekordní počet faktických poznámek. Takže nevytvářejte si tady alibi pro Ústavní soud. Rozprava, kterou tady vedeme, opravdu už nikam nesměřuje. Vidíme tady, že argumenty na sebe reagují takovým způsobem, že věci, které už tady byly třikrát vysvětleny, se tady znovu a znovu opakují, dokonce někteří poslanci doteď po těch 27 hodinách nepochopili pojem hospodářské škody ve smyslu nálezu Ústavního soudu a pořád se k tomu vracíme. Máme tady prostě problém.